Děkuji, vážený pane předsedo.

Tento návrh je předkládán s ohledem na mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která stanoví vybraným poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb povinnost provádět preventivní vyšetření právě pomocí zmíněných testů u svých zaměstnanců a klientů, resp. pacientů. Vzhledem k množství testů v řádech milionů, které mají být na základě přijatých mimořádných opatření pořízeny a distribuovány poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb, je nezbytné nastavit vhodný způsob efektivního úhradového mechanismu. Současné znění zákona o veřejném zdravotním pojištění přitom žádnou obdobnou situaci neřeší. S ohledem na potřebu rychlého řešení se jako nejvhodnější jeví přímá úhrada distributorovi, který antigenní testy nakoupí a následně distribuuje. Proto je navrhováno, aby do ustanovení § 17 odst. 7 zákona o veřejném zdravotním pojištění byl pro účely této úhrady doplněn případ, kdy zdravotní pojišťovna na základě uzavřené smlouvy s osobou oprávněnou k distribuci zdravotnických prostředků hradí této osobě antigenní testy a jejich distribuci za účelem zajištění nároků pojištěnce. Jako samozřejmost pro úhradu daných testů vnímám splnění pochopitelných parametrů, kde je především certifikace a citlivost daného testu. V této souvislosti bych rád upozornil, že provádění daných testů je již nyní hrazenou službou na základě zákona o veřejném zdravotním pojištění, který mezi hrazené služby hradí vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti infekčním nemocem.

Předložený návrh zákona je tedy opravdu a pouze o nastavení způsobu úhradového mechanismu, který bude z hlediska zajištění proplácení velkého množství testů, které se mají provést, co nejefektivnější. Navržená právní úprava přitom sama o sobě nemá dopady do veřejného rozpočtu, neboť pouze technicky upravuje mechanismus, za jakého k té úhradě dojde. Dopad do systému veřejného zdravotního pojištění pak plyne ze samotné potřeby zajištění těchto antigenních testů za účelem naplnění mimořádného opatření k předcházení šíření onemocnění koronavirem u vybraných poskytovatelů zdravotní a sociální péče. Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, řešení nastalé situace je nezbytné přijmout co nejdříve. Tím zabráníme dalším nedorozuměním a zdržením v distribuci těchto testů, neboť mimořádná opatření k testování klientů a zaměstnanců jsou již účinná. Proto se také navrhuje přijmout tento návrh za stavu legislativní nouze. Dovoluji si vás tedy požádat o podporu tohoto materiálu.

Jenom chviličku počkám, než tady bude dostatečný počet poslankyň a poslanců. Hlasujeme o souhlasu se změnou zpravodaje. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Pan poslanec David Kasal je zpravodajem a prosím ho, aby nás informoval o jednání ve výboru. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro zdravotnictví.

II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona; III. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby své jednání o návrhu zákona ukončila nejpozději do čtvrtka 12. listopadu 2020 do 19 hodin;

Děkuji. A nyní rozhodneme opět hlasováním, zda povedeme obecnou rozpravu.

Budeme hlasovat o tom, zda povedeme obecnou rozpravu, nebo nepovedeme. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Obecnou rozpravu povedeme. Otevírám obecnou rozpravu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Právní úprava tohoto zákona navrhuje, aby v případě vydání mimořádného opatření měla osoba, která se podrobí nařízenému vyšetření, v tomto případě antigennímu testu na COVID19, nárok na jeho úhradu z prostředků veřejného zdravotního pojištění.